Takže zpátky k té chorvatské zkušenosti.

A uvidíme, že sice výběr daně z příjmů fyzických osob krátkodobě vzrostl v roce 2013 o nějakých 8 %, ale v roce 2014 opět klesl, takže spíš než že bychom to mohli přičítat elektronické evidenci tržeb, tak to musíme přičítat standardnímu cyklickému vývoji. Jak to můžeme doložit? Právě v tom Chorvatsku na výběru daní z fyzických osob i v dalších letech předtím, a které následovaly potom. Čili souvislost lepšího výběru daně z příjmu fyzických osob ani toho poklesu následného nepochybně v Chorvatsku není v závislosti na..., nebo není tam ta souvislost s elektronickou evidencí tržeb, jejím zavedením.

Čili poklesl. A lepší výnos daní ta evidence nepřinesla ani v případě daně z přidané hodnoty.

Čili ani tady žádnou souvislost nelze nalézt, naopak. Pokud tu nějaká souvislost je, tak je jednoduchá. Zavedení elektronické evidence tržeb nepřineslo nikde lepší výběr daní, nepřineslo vyšší výnosy státu, neudělalo to, co je nám tady slibováno, a nevím, na základě jakých faktů, jaké zkušenosti, že se prostě do státní kasy vybere více finančních prostředků.